Za páté návrh A9 týkající se změny zákona o Celní správě. Pan zpravodaj?

Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Za sedmý bod hlasujeme návrh B1 týkající se vypuštění státního zastupitelství. Zahájil jsem hlasování číslo sto třicet... Stanovisko výboru kladné. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Pan kolega Benda.

Prosím, fakt, pane předsedající, nechte vždycky doříct stanoviska ministra a pana zpravodaje.

Pan ministr? Pan zpravodaj? Pokud se týká návrhu vypuštění státního zastupitelství, tak při bodu hlasování garanční výbor nedoporučil tento bod.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

Prosil bych jako první hlasovat o variantě jeden rok. Prosím stanoviska.

Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Pokračujeme v hlasování o stejném bodu, ale o variantě tří let zachovat přestupy v registru tři roky. Stanovisko? Garanční výbor opět nesouhlas.

Prosím tedy o stanovisko, které je usnesení garančního výboru. Za ministerstvo stále nesouhlas.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Pan zpravodaj?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Za jedenácté hlasování společně návrh C1 a C2, společně jedním hlasováním, týkající se vojáků z povolání.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Další návrh? Za dvanácté, pane místopředsedo, prosil bych hlasovat o návrhu D1 až D5, a to společně jedním hlasováním. Garanční výbor doporučuje. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Ptám se pro jistotu, jestli byly všechny pozměňovací návrhy vyčerpány.